Děkuji za pozornost. Nicméně další v pořadí s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Kolovratník.

Ale to není podstatné pro tuto debatu.

A co děláte? Jaké jsou vaše kroky? Máte několik ministrů navíc proti předchozí vládě, pár dnů starou novelu služebního zákona, budete mít všechny ty politické náměstky s auty, se služebními řidiči, se sekretariáty. Děláte přesný opak jen proto, aby vaše pětikoalice držela pěkně pohromadě. Takže to je všechno, co chci říct. Děláte opak toho, co jste slíbili před volbami, proto vám nevěříme.

Vážený pane místopředsedo, já budu reagovat taky na pana poslance Kučeru. Vy byste rozdávali ještě víc. Dobrá. To byla poslední faktická poznámka. Ještě načtu omluvy.

Vracíme se zpátky do obecné rozpravy. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A jaký je výsledek rozpočtově nejodpovědnější vlády v dějinách?

Tak jenom, ať víme. To, co tady padlo, že takhle to dopadne, když nic neuděláme no, není to tak úplně.

Anebo naroste schodek. A zakončím to.

Myslím, že takhle to zaznělo. Jasně, předpokládám, že to chcete na úkor té nejnižší společenské vrstvy. To je to školné, zrušení slev a tak dále a tak dále.

To se plánuje dobře, jo, když už nebudu ve vládě, bude po volbách.

Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu. Pan předkladatel? Není. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy podrobné? Nikoho nevidím, končím tedy i rozpravu podrobnou.

Poprosím pana zpravodaje, aby nám přece jenom před hlasováním vždycky ten návrh usnesení načetl. Jestli souhlasíte, myslím si, že to nemusíme odhlasovávat, ale hlasovali bychom každé usnesení odděleně, zvlášť.

Prosím, začněme tím prvním.